Tak o čem mluvíte? Prosím, pane ministře, aby vás paní poslankyně bavila mým prostřednictvím.

Já bych chtěl jenom ještě zopakovat ty různé nepravdy, co odezněly ohledně Chorvatska. Skutečně nechápu, proč tady se vystupuje a říkají se nepravdy.

Pokladničky kupuji za svoje peníze a naše děti jsou inteligentní, protože vědí, když chodí s rodiči na nákupy, že dostanou účtenku. Takže naše děti potřebují finanční gramotnost, musíme je učit od malička jdeš do obchodu, tak ten, kdo ti dá účtenku, ten přispívá na tvého učitele, na platy, na hasiče, na policajty, na armádu, na dálnice, protože jsou to naše peníze.

S faktickou poznámkou jako další pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Já nebudu na tu snůšku demagogie ze strany pana ministra financí ani reagovat, na to jsme si zvykli, že to není snad ministr financí, ale ministr demagogie.

Takže cituji čísla na rozdíl od emotivních demagogií pana ministra financí.

A takto myslím, že stačilo pár čísel na tu trochu demagogie, kterou tady řekl pan ministr financí Babiš, ale na to už jsme samozřejmě všichni zvyklí.

Děkuji za slovo.

Ten článek se jmenuje Elektronická evidence může zkomplikovat podnikání, ne všude je dostupný rychlý internet. Ministerstvo financí, to cituji, zatím přesné požadavky na provozování evidence tržeb nespecifikovalo, už nyní je ale jasné, že podnikatelé budou potřebovat stabilní připojení k internetu. Jenže to v Česku na řadě míst chybí. Český rozhlas porovnal mapy rychlého mobilního internetu s evidencí adres a našel přes 60 tisíc adres, které nejsou v dosahu rychlé mobilní sítě ani jednoho ze tří českých operátorů. Na zmíněných adresách pak podle databáze živnostníků sídlí nejméně šest desítek podnikatelů v maloobchodě či pohostinství, kterých se elektronická evidence tržeb má v první fázi dotknout.

To je jenom potvrzení toho, že když jsme se tady bavili o komplikacích v souvislosti s připojením k internetu, že ty komplikace budou. S další faktickou poznámkou pan poslanec Martin Novotný, po něm paní poslankyně Langšádlová, po něm pan ministr Babiš, po něm pan poslanec Schwarz. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Já tedy nepatřím k těm, kteří by četli už knihu Padesát odstínů šedi, která tedy je o něčem, co jsem slyšel, trochu jiném než o šedé ekonomice, o jiném tématu, ale zazněla tady čísla 40, 15. Tam ta čísla tedy neodpovídají tomu, co řekl pan ministr Babiš, tak jestli by nám ta čísla mohl zopakovat, abych si ujasnil, jestli jsem se přeslechl, anebo jestli pan ministr udělal chybu. Děkuji panu poslanci Novotnému.

Bylo to na základě toho, že jste zneužil svou pravomoc? Bylo to na základě toho, že jste vstoupil do dat Finanční správy? Vždyť je přece známé, že vy zneužíváte své pravomoci, že posíláte kontroly na ty, kteří se vám znelíbí, kteří se vám postaví. Několikrát to bylo v médiích. Pane ministře, na základě čeho jste to říkal? Vy totiž ani jako ministr financí nemáte k těmto informacím přístup. Ono je důležité, jak se chováte, a už dneska ukazujete, že umíte zneužívat data, že umíte zneužívat svůj zájem a že zneužíváte své ekonomické zájmy. Děkuji paní poslankyni Langšádlové.

Tak si to nastudujte! Otevřete si Eurostat!

To jsou oficiální data, paní kolegyně, tak si to nastudujte! A zásadně odmítám, že já bych něco zneužíval!